Takže to prostě opět stojí za zvážení. Říkal jsem tady už o tom problému, že směrnice Evropské unie by byla porušována. Já se tady tedy zeptám, co nám přesně hrozí, když ta směrnice bude porušena. Co nám hrozí za porušení té směrnice Evropské unie? Prostě jednou nám hrozí zastavení čerpání dotací z Evropské unie. Posléze nám říkají: a oni sem přijedou na kontrolu a něco nám zakážou. Pak nás poženou k soudu, zahájí s námi nějaké správní řízení a další věci. Mě opravdu zajímá, co nám přesně hrozí za to, že porušíme směrnici Evropské unie. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Divíte se, že to slyšíte ode mne? Já myslím, že to tak je, je to veřejný zájem. Ale když někdo říká A, tak musí říkat také B. Chceme tady více obnovitelných zdrojů? Chceme, také jsme se k tomu zavázali. Chceme tady diverzifikaci výroby elektrické energie či jiných zdrojů? No chceme.

Takže když někdo říká A, podle mého názoru by měl být schopen pochopit B. A B je to, že umožníme státu, tedy většinou státu z hlediska vysokonapěťových sítí a z hlediska distribučních i jiným společnostem investovat do modernizace energetiky tak, aby vyhovovala právě tomu, že tady chceme zavádět obnovitelné zdroje, chceme diverzifikovat, chceme lokální výroby atd. Podle mého názoru alespoň částečně, nikoliv stoprocentně, ale alespoň částečně tomuto vyhovuje právě novela stavebního zákona schválená Sněmovnou. Tedy kdo si přeje modernizaci energetiky, tak podle mého názoru je připraven podpořit sněmovní verzi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Zemek, po něm pan poslanec Jan Klán. Děkuji za slovo.

Já tomu nerozumím, dámy a pánové. My máme nějaký správní řád, podle kterého se jedná na správních úřadech, a ten připouští pouze jedno odvolání. Načež potom rozhoduje odvolací orgán a proti jeho odvolání se už nelze odvolat. Tak jaképak odvolání donekonečna? Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní pan poslanec Jan Klán. Děkuji za slovo.

Samozřejmě produkuje se radioaktivní odpad nebo nějakým způsobem existuje formální nebezpečí, nějaké riziko. To je teorie ze sociologie společnost rizika.

Jak dlouho to bude trvat?

Co se bude dít? To tady budeme jaksi chytat slunce? Samozřejmě vývoj jde kupředu, takže třeba solární energie půjde kupředu, nebo se objeví nějaký jiný typ energie. Ale opravdu v tuhle chvíli je opravdu potřeba modernizovat tu energetickou infrastrukturu.

Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek, po něm pan poslanec Petr Bendl.

Podobně jako jsem hlasoval při třetím hlasování v Poslanecké sněmovně, tak ani teď nepodpořím ani jednu z těch variant. Má to prostý důvod.

Je to nekvalitní nebo ne úplně dokonalá veřejná správa. A samozřejmě je to poměrně komplikovaný proces, to samotné povolování. To jsem očekával, že ta novela nějakým způsobem zjednoduší a změní. Bohužel, tak jak to čtu já, možná nemám pravdu, nevím, ale tak jak to čtu já, tak tam žádné výrazné zjednodušení není. Já tam to urychlení nevidím.